82.

Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, Česká republika je součástí mezinárodní námořní organizace a jednou z klíčových aktivit této mezinárodní námořní organizace je právě uspořádání pravidel pro pohyb na mořích tak, aby se dařilo bránit srážkám. Zdůrazním, že 80 až 90 % veškerého dopravovaného zboží na světě se právě pohybuje na mořích, tak i proto je ona dohoda nezbytnou podmínkou, aby nedocházelo ke zbytečným škodám.

Zapojení České republiky do mezinárodní námořní organizace je dlouhodobě nezbytnou součástí našich dopravních strategií. Děkuji za podporu této úmluvy.

Pane zpravodaji, prosím. Děkuji za slovo.